Máme tady návrh na to přerušit projednávání tohoto tisku do příští schůze, říkáte do příští schůze. Takže počkáme. Je tady žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

Myslím, že můžeme hlasovat.